65.

Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 202/1. Nyní prosím, aby předložený návrh zákona uvedl člen zastupitelstva Karlovarského kraje, pověřený člen zastupitelstva, pan poslanec Josef Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážená vládo. Děkuji za slovo. Tato novela, která byla poprvé předložena už za Nečasovy vlády, na tuto novelu čeká spousta lidí, kteří v současné době si nekupují dálniční známky, spousta seniorů, kteří jezdí za lékaři, jezdí jenom příležitostně na různá setkání a podobně. Nyní dovolte, abych zdůvodnil, proč předkládá Zastupitelstvo Karlovarského kraje, které využilo svého práva na legislativní iniciativu a odsouhlasilo opakovaný návrh novelizace zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Předkládaná novela zákona o pozemních komunikacích přináší změnu spočívající v zavedení další možnosti, jak zaplatit poplatek, který by nebyl definován jenom časovým rozmezím platnosti, ale nově se stanovuje i územní princip platnosti a jeho maximální ceny. To znamená, jedná se tady o systémové zavedení nového kuponu, nové dálniční známky. My jsme ji nazvali krajskou, a já vítám iniciativu současného ministra dopravy Ťoka, že se touto problematikou zabývá, i když k ní přistupuje jiným způsobem než návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Nový návrh, to znamená tento, principiálně spočívá v zavedení časového poplatku nejen dle časového období, ale i podle územní působnosti, to znamená podle krajů. Stávající legislativa definuje časový kupon pro celu dálniční síť na celý rok nebo na dobu kratší, to je 10 dní, měsíc, přičemž zákon stanovuje horní hranici ve výši 1 500 korun a určuje, že krátkodobé kupony na měsíc či 10 dní se stanovují poměrově k celoročnímu. Přesné ceny pak stanovuje Ministerstvo dopravy vyhláškou. Nový návrh by zavedl územní působnost a dle hranic krajů s horní hranicí 300 korun pro území jednoho kraje, a spravedlivěji by tak umožnil všem řidičům České republiky, kteří využívají pravidelně pouze nějakou část zpoplatněné sítě, legitimně využívat pouze onu svobodně vybranou část zpoplatněných silnic. Tolik obecně k novelizačnímu návrhu. A nyní mi, dámy a pánové, dovolte, abych se zde vyjádřil ke stanovisku vlády, které vám bylo rozesláno jako sněmovní tisk číslo 202/1 a které je nesouhlasné. Předpokládáme, že stanovisko vlády zřejmě připravoval nejspíš příslušný odbor na Ministerstvu dopravy, neboť i když složení vlády bylo zcela odlišné, tak text negativního stanoviska z října 2012, to znamená z doby Nečasovy vlády, i z června 2014 je velmi podobný, a dokonce v některých odstavcích až na pár slov zcela totožný.

Z tohoto textu opět vnímáme, že návrh je chápán jako nějaká výjimka, aby se někde neplatilo, ale ono tomu tak opravdu není. Ba naopak. Zavádí se naprosto systémově, koncepčně a celoplošně další varianta. To znamená, lidé si budou moct vybrat, dáme jim další šanci, aby si vybrali, kterou dálniční známku si koupí, a věřím tomu, že to ocení.